Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Krásné popoledne.

První poznámka na margo toho, že pan prezident si dovolil připomenout, že je fanda majetkového přiznání. Já mu to nemám za zlé, koneckonců jeho vláda to dvakrát zkoušela a narazila na modré zdi vpravo, takže zkrátka to nešlo. Je to poslanecký návrh a je tu od června loňského roku. Za druhé, pokud vtahujete do hry střet zájmů a to, že pan hradní kancléř jaksi dodatečně dohání to, co měl udělat dávno, to je samozřejmě pravda, ale nesměšoval bych ty věci.

Věřím tomu, že výhrady, které tady zaznívají k právní konstrukci, k ústavnosti, k věcem typu pravé a nepravé retroaktivity, otázka sebeobviňování atd. atd., včetně důkazního břemene, se dají diskutovat a také dovést k úspěšnému konci ve druhém čtení. Tudíž signalizuji, že pro zákaz, zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení rozhodně nejsme.

A tím posledním, tedy tím, kde to kouzlo vidím a tím skončím, protože se skutečně blíží jedna hodina náš návrh je především plošný.

Je to jednoduché a je to poměrně účinné. Ten návrh, který máme tady, naráží na nechuť části Sněmovny, a proto je v podstatě jakousi softverzí, která to řešení nehledá v plošném systému majetkových přiznání, ale vytváří nástroje v oblasti berní správy a doplňuje to korekcí trestního zákona, aby bylo možné v případě důvodné indikace nějakého problému, aby iniciativně berní správa jednala. Jestli bude, nebo nebude, to je právě ten otazník. A postřehl jsem i ve vystoupení pana prezidenta otazník nad tím, zda pan ministr financí má, či nemá pravdu, když neví, jestli to vůbec povede k nějakému výnosu.

Koneckonců na Slovensku mají něco podobného, ne úplně stejného, a že by tam zaznamenali statisticky významnější nárůst inkasa z tohoto titulu, tak to rozhodně není. Čili já si myslím, že ta myšlenka stojí za to, aby byla diskutována. Přimlouvám se, aby byla puštěna do dalších čtení. A je v tom i malá skromná prosba, protože náš návrh jsme přerušili před ukončením prvního čtení s odvolávkou na vládní návrh. Ale minimálně ne jestli teď to projde, ale minimálně do projednání té vládní verze, aby byla též diskutována, aby byla přinejmenším zařazena do nejbližšího a tím nejbližším myslím opravdu nejbližšího opozičního okénka, ať to tam nevisí, ať si skutečně můžeme porovnat, věcně porovnat, ta dvě řešení. Tolik za mě, a čas se pomalu naplňuje. Děkuji panu poslanci Dolejšovi.

Nyní prosím pana poslance Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já samozřejmě také zareaguji, protože pan prezident přišel dnes tenhle bod uvést, tak není možné některým věcem, které zde řekl, se vyhnout. Dovolte mi prosím konstatovat, že náš ústavní systém je v podstatě založen na tom, že stát má v zásadě tři funkce funkci vytvářet zákony, to znamená nějaký právní řád, pak je tam funkce výkonná, to znamená někdo má ty zákony vykonávat, pak je zde moc soudní a řekněme moc samosprávná, kterou teď dám trošku stranou. Dále je to promyšleno tak, a nejenom u nás, že tyhle tři tzv. moci si mají konkurovat. A konkurovat v tom smyslu, že mají společně vytvářet určité dílo, které právě tou vnitřní konkurencí má být dílem kvalitním.

Víte, Miloše Zemana můžeme pozorovat na té politické scéně hodně dlouho. Dnes ho nějak bavilo dát zde projev à la Andrej Babiš, to znamená bez jakýchkoli podložení tady hrubě napadl jednu moc. Prezident republiky by takto ale hovořit neměl a já vám zase ještě řeknu také proč. Všechny ty moci včetně prezidenta republiky jsou současně zodpovědné za to, jak ten stát vypadá. Pan prezident přišel a připomeňme si, kdo prosím jmenuje soudce a kdo jmenuje funkcionáře od krajských soudů nahoru. Je to prezident republiky. Miloš Zeman byl dlouho premiér tohohle státu, kde se také ve vládách schvalovali různí soudní funkcionáři. A teď sem přijde a bude říkat nějaké příběhy a bude počítat procenta úplatků apod., kdy je potřeba si říci: ta justice taková, jak byl ten popis, není.

Jaké chcete soudy? Chcete soudy, které se budou bát rozhodovat, když se jich nezastane ani prezident republiky?

Tím mám na mysli občasné korupční jednání nebo nějaké nesystémové.

A já jsem čekal na své vystoupení až doteď, že jsem očekával, že třeba pan ministr vnitra nebo pan ministr spravedlnosti řekne vlastně to, co říkám já.